Možná mi to někdo vysvětlí, ale myslím, že to pro něj nemohlo být překvapení, když sám říkal, že jeho názor není kladný na to, co navrhoval pan poslanec Rais, ale neutrální. Přesto je to minimálně podivné. Mám pocit, že se tady s lidmi hraje ošklivá ruleta. Děkuji panu poslanci Bendlovi za dodržení času k faktické poznámce. Prosím, pane zpravodaji.

Pan ministr Babiš si koupil své výsadky ve straně lidové, pan ministr Babiš si koupil své výsadky v sociální demokracii, takže logicky jeho pravá ruka pan předseda Faltýnek potom může říkat no, my nic, naši koaliční partneři na tom trvali... A svým způsobem je to od pana předsedy Faltýnka férové, protože když si to jeho šéf koupil, tak se může dovolávat toho, že koaliční partneři by měli nést tu odpovědnost, kterou nechce nést ten hlavní zloděj, což je první místopředseda vlády a ministr financí!

Že se nedáme všichni koupit! Ať říká Faltýnek, co chce! Jsou to prostě zloději a podvodníci. A dnešní den to prostě jasně prokázal. Třikrát? Čtyřikrát? Ale můžeme je volit. Já bych žádal všechny pány poslance a paní poslankyně, samozřejmě, pokud chtějí vyvolat spor před mandátovým a imunitním výborem, že mohou používat jakékoli výrazy, ale já se nenechám vtáhnout do této debaty. To byl poslední přihlášený v rozpravě.

Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo. Já jsem tady vystoupil 8. dubna a položil jsem mnoho konkrétních otázek. Pan ministr zemědělství slíbil, že je odpoví. Já věřím, že je odpoví v rozpravě, ne po ukončení rozpravy tak, aby na ty odpovědi případně mohly reagovat mé kolegyně a mí kolegové. Kromě otázek, které jsem položil minule a pan ministr si jistě vzpomene, že slíbil, že na ně odpoví, a říkám, byly konkrétní a věcné , tak já bych prosil vyjádření pana ministra zemědělství, co vlastně po nás Brusel chce. Ta vyjádření jsou zmatečná, protichůdná. A je možné, že nemáme k dispozici úplně přesné podmínky toho, co Brusel po nás vlastně chce. Já mám k dispozici z veřejných zdrojů vyjádření členů vlády, že 30. 6. končí vyjednaná veřejná podpora pro daňové úlevy biopaliv...

Já tu otázku vrátím.

Za druhé. Současně víme, že např. v sousední zemi v Německu není daňová podpora biopaliv.

Minule jsem se ptal, pane ministře, jaká je pozice České republiky v diskusích, které se vedou o tom povinném 10procentním podílu skleníkových plynů z obnovitelných zdrojů.

Nebo je to úplně jedno?

A neustále se tím Bruselem strašíme, resp. členové vlády straší když nebude to či ono, hrozí nám to či ono. Na pracovní úrovni mám signály, že nám nic nehrozí. A pan ministr může mít pravdu.

Já budu konstatovat přihlášené. S faktickou poznámkou pan poslanec Petr Kudela, s přednostním právem předseda Poslanecké sněmovny a pan zpravodaj. V tomto pořadí tedy. Pan kolega Kudela se nehlásí, čili s přednostním právem předseda Poslanecké sněmovny Jan Hamáček. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, já bych se chtěl zásadním způsobem ohradit vůči tomu, co zde padalo z úst pana poslance Kalouska na margo sociální demokracie. Já bych chtěl poprosit pana poslance Kalouska, aby nás nezatahoval do svých sporů s hnutím ANO či do svého osobního sporu s panem ministrem financí Babišem. Sociální demokracie udělala pouze to, co předem jasně deklarovala. Řekli jsme, že budeme hlasovat pro původní vládní návrh. To za prvé. Za druhé chci říci, že zásadně odmítám narážky na kupování poslanců a další podobné nepřístojnosti, protože sociální demokracie má se zájmem o své poslance jistou zkušenost. Byla tady doba, kdy byl velký zájem o poslance sociální demokracie. Dva podlehli a ty dva jste si koupili. Nikoho z nás, co tady sedíme, jste si nekoupili. My nejsme na prodej a nebudeme! Děkuji.